Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, tahle věc má více než hospodářský rozměr také nějaký veřejnosprávní rozměr a myslím si, že z tohoto pohledu by asi bylo důležité, aby ti, kteří jsou zodpovědní za služební zákon a veřejnou správu v této věci, k tomu řekli svoje stanovisko, protože se tady jedná o určitou kolizi se služebním zákonem.

Ne, já to nechci komplikovat, ale určitě navrhnu, aby veřejná správa to projednala také a hospodářský výbor aby se věnoval této problematice až po zprávě, kterou získá usnesením z výboru pro veřejnou správu. Děkuji.

Není tomu tak. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. O návrhu, abychom jako garanční výbor měli výbor hospodářský, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 70, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Navrhujeme ještě projednání ústavněprávním výborem. Ano.

Prosím, pane poslanče. Veřejná správa se k tomu může také vyjádřit, ale služební zákon byl řešen hlavně v ústavněprávním výboru.

Nejdříve výbor pro veřejnou správu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl dále přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru ústavněprávnímu. Nyní budeme hlasovat o lhůtě k projednání, protože pan ministr ve svém vystoupení v rozpravě navrhl zkrácení lhůty k projednání o 30 dní.

Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat.

Pokračovat budeme bodem číslo 21, ale nejdříve budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny.